Je jednoznačnou lží, že měl Stanislav Polčák inkasovat 8 milionů za prosazení zákona, prostě neměl, za prokázané a prokazatelné právní a advokátní služby spolu se svými kolegy.

Já ale znovu opakuji to, co jsem řekl před maličkou chvilkou, já to nepovažuji za správné.

Ve chvíli, kdy jsem se to dozvěděl, jsem to považoval za chybu. Za věc, ke které nemělo dojít, a trval jsem na tom, aby tady byla vyvozena jasná politická odpovědnost, což se samozřejmě stalo. Takže suma sumárum, prosím, uvádějme fakta ve vztahu k mé osobě. Nejsem prověřován policií. A pokud tady pan Okamura ještě řekl: zneužívána policie, střet zájmů no pojďme se nad tím ještě chvilku zamyslet. Policie, protože musí, koná, prověřuje, to je podle zákona. A já v té chvíli nesmím být ministrem vnitra? Za to, že na mě někdo někde podal trestní oznámení? Napíšete ho dobře, policie to začne prověřovat a v té chvíli okamžitě předjímáme, že já jsem ve střetu zájmů, protože na mě někdo, nějaká třetí osoba dala trestní oznámení, a automaticky je tedy předjímáno, že byť nejsem obviněn, byť nejsem obžalován na rozdíl tady od jednoho pana poslance, tak v rámci toho nesmím být v té chvíli ministrem vnitra. Nikdy ji nebudu ovlivňovat. Nezajímal jsem se o svoji kauzu do toho momentu, než mi přišlo rozhodnutí o tom, že je ta daná kauze odložena. Nikoho jsem se neptal. Tu kauzu jsem v žádném případě neřešil jako ministr. Byl jsem na policii podán bez jakýchkoliv výhod oproti jakýmkoli občanům v České republice. Vysvětlení. Když někoho kritizujete, prostřednictvím paní předsedající, zjistěte si věcnou podstatu a zjistěte si fakta. Já doufám, že na mikrofon řeknete, že v této věci jste se mýlil, škrtnete to z výčtu kauz, protože prověřován policií v žádné kauze, vážený pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, nejsem a to je prostě doložitelný fakt. Takže já bych vás moc žádal, kolegyně, kolegové, o to, abychom i v této debatě, která v téhle chvíli probíhá, používali fakta a abychom si prosím neříkali, kdo o čem bude mluvit.

Já jsem si žádnou jinou nezaložil, protože jako předseda STAN jsem rád, že ve STAN jsem. Jsem rád, že jeho kauzy řešíme, tak jak řešíme. A rozhodně se budeme obhajovat před veřejností, před voliči, budeme reagovat na to, co říkají a píší média, ale rozhodně se nebudeme obhajovat před lidmi, kteří mají sami máslo na hlavě. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Nyní je přihlášena v debatě paní místopředsedkyně Kovářová. Prosím, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já pouze upřesním některé buď dotazy, nebo odpovědi, nebo výroky, které zde zazněly v předcházejících vystoupeních.

Takže se nedivte, nedivte se, že jsou ty registry zavřené. Potom bych ráda reagovala na výroky ohledně střetu zájmů pana europoslance. Každý europoslanec a tady v tomto případě se jedná o europoslance Polčáka a jeho advokacie může tuto advokacii vykonávat ve svém státě a také to zároveň musí uvést v tom evropském majetkovém přiznání, což pan europoslanec Polčák činí a je to snadno ověřitelné.

Zkrátka a dobře, Evropská unie toto umožňuje, Evropský parlament, a myslím, že řada příkladů je i zde v Poslanecké sněmovně či v Senátu, a já to považuji za zcela běžné, protože lékař musí držet krok se svým oborem, advokáti také, vysokoškolští profesoři taktéž. Tak to jenom na to, jaký je střet zájmů a zda může europoslanec vykonávat advokacii v České republice.

Tento zákon předložila celá řada poslanců zde ve Sněmovně poslaneckým návrhem, kdy jako první podepsaný byl pan poslanec Hamáček, pan poslanec Vondráček, pan poslanec Gazdík. Zkrátka a dobře, abychom měli jasno, tento zákon byl předložen poslanci. Dále bych se chtěla vyjádřit k osočování, co se týče Sdružení místních samospráv. Před lety byly menší obce a města daňově diskriminovány, co se týče rozpočtového určení daní.